Dále se omlouvá pan poslanec Petr Kudela z dopoledního jednání z důvodu účasti na pracovním jednání na Úřadu vlády.

Nyní ke změně programu jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch, kterému tímto dávám slovo. A opakovaně vás žádám, abyste už usedli na svá místa a přestali s hlasitými hovory. Děkuji všem. Už jsme začali, kolegové. Máte slovo, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové.

A na to, aby bylo letectví bezpečné, je potřeba, aby mělo jasně dané parametry. Je to bod, který je nekonfliktní. Je dohoda, že žádná ze stran nepodpoří v souvislosti s projednáváním aktuální novely zákona o civilním letectví žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť.

Tímto vás prosím o podporu na zařazení tohoto bodu na jednání.

Máte slovo, pane předsedo.

Tam už jsou dva pevně zařazené, tak jako první nový, čili třetí v pořadí.

Děkuji za podporu. Děkuji vám, pane předsedo. Prosím, paní poslankyně.

Paní poslankyně, vzhledem k tomu hluku v sále číslo bodu?